Dále ještě dodatečně dorazila omluva pana ministra zemědělství Jiřího Milka, který se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů.

A budeme pokračovat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás chci seznámit se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů. Navrhujeme tento postup.

Pro záznam.

A nyní se ptám, zda má někdo návrh na doplnění pořadu schůze.

A poprosím, abyste se už usadili na svá místa a ztišili se, abychom rozuměli návrhu pana předsedy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo.

A současně vás žádám, vážený pane předsedo, o zařazení bodu 35 schváleného programu schůze jako bodu třetího do poledního jednání Poslanecké sněmovny téhož dne.

Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, pro jistotu to zopakujeme. Navrhujete to na středu? Jako druhý bod odpoledního jednání a bod číslo 35 jako třetí bod odpoledního jednání. Ano, děkuji. V tuto chvíli má bod označení 39 podle nového pořadu schůze. Vydání pana poslance Pavla Růžičky k trestnímu stíhání.

Takže navrhujete to za tyto body? Můžeme takto postupovat?

Takže třetí a čtvrtý, ano?

Jménem skupiny předkladatelů stahuji návrh zákona, sněmovní tisk 18, bod programu číslo 6, který měl být původně zítra odpoledne jako druhý bod. Takže jako kdyby to pan předseda Grospič tušil a navrhl to vlastně správně.

Beru to jako vzetí zákona zpět, tím pádem nebude projednáván. Ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Grospiče. Jde o to, aby se ty dva body týkající se vydávání zařadily jako druhý a třetí bod odpoledního jednání zítra.

Chcete ještě vystoupit, pane předsedo?